Co se týká zjednodušení administrativy, tak zase se stačí podívat, kdy došly prostředky, první finanční prostředky, přestože jsou to dotace, a kdy došly na ty svazy. A zimní sporty, a v historii to také nebývalo, měly prostředky na konci té zimní sezóny. Aspoň nějaké prostředky, buď z programu 1 reprezentace, 2 talentovaná mládež, nebo 5 organizace sportu.

Děkuji za slovo.

Ano, já se omlouvám, já jsem to nezaregistroval, protože přece jenom je to moje chyba.

A to, co tady dneska zaznělo, tak prostě není pravda.